Následovalo by hlasování jako celek, souhrn pozměňovacích návrhů poslance Kučery, které tvoří novelu vypracovanou Českou pedologickou společností. Pokud by tyto body byly přijaty, tak podle legislativy je nehlasovatelný pozměňovací návrh pana poslance Beznosky pod písmenem F.

Následovalo by hlasování o pozměňovacím návrhu A3. A následovalo by hlasování o protinávrhu E9 pana poslance Kučery. Další hlasování o pozměňovacím návrhu A4. Další hlasování A5.

Předposlední hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu pana poslance Adámka pod písmenem G, a pokud nebude přijat, je nehlasovatelný pozměňovací návrh pana poslance Kudely pod písmenem H z důvodu totožného znění. Děkuji za návrh této velmi jednoduché procedury. K proceduře se hlásil pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

Nicméně není úplně pravdou, že druhé hlasování je o pozměňovacích návrzích poslance Kučery, které tvoří technickou novelu vypracovanou Českou pedologickou společností.

Takže bych prosil, jestli by to šlo tímto způsobem. Prosím o vyjádření paní zpravodajky k tomuto návrhu. Myslím, že to klidně můžeme udělat tak, jak navrhoval pan poslanec Bendl. Takže můžeme do procedury vámi navržené zařadit návrhy tak, jak je navrhl pan poslanec Bendl. Rozumím tomu dobře? Děkuji. Další věc. Paní zpravodajka v prvním bodě navrhla, že o nich budeme hlasovat znovu. Já jsem hlasování chápal jako hlasování nejenom o přípustnosti toho hlasování, ale zároveň o hlasování o legislativně technických úpravách. Tak jsem o něm dal hlasovat. Proto bych v proceduře vynechal první bod hlasování o legislativně technických úpravách. Považuji bod už za splněný. Souhlasíte s tím takto? Nebo má někdo námitku? Prosím, pan poslanec Bendl.

Má proti tomuto postupu někdo nějakou námitku? Nyní budeme hlasovat o postupu hlasování, jak jej navrhla paní poslankyně Pěnčíková, s úpravami, tak jak s nimi souhlasila k návrhu pana poslance Bendla. Rozumí každý, o čem hlasujeme? Zahajuji hlasování. Kdo je pro schválení postupu, jak jej navrhla paní zpravodajka s úpravami pana poslance Bendla? Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 155, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Prosím tedy paní zpravodajku, aby přednášela jednotlivé návrhy, vyjádřila k nim stanovisko, včetně pana ministra, a následně o nich dám hlasovat.

Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích E1, 2, 3, 4, 6 a 7. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Mé stanovisko je souhlasné. Pardon, pan poslanec Bendl má problém. Prosím, pane poslanče.

Chtěli jsme mít možnost hlasovat o tomto návrhu, který je podle mého hlubokého přesvědčení jasnější a říká, že zůstane rozhodování o vynětí na obci, které se to týká. Ještě jednou speciálně pro vás. Nejprve rozhodnout hlasováním, o čem budeme hlasovat první, protože jeden vylučuje druhý, tvrdí legislativa, já si to nemyslím, ale OK.